Já jsem si, když se ten zákon, ten náš návrh novely zákona, začal připravovat, pečlivě přečetl, nebo připomněl a při té příležitosti pečlivě přečetl oba zákony, zákon o České televizi i zákon o Českém rozhlasu, a znovu jsem si připomněl, jak před těmi třiceti lety v těch zakladatelských dobách našeho demokratického svobodného systému byli naši předchůdci určitě v této oblasti mimořádně prozíraví. Ten zákon, paní místopředsedkyně, v tom základu, v definici veřejné služby České televize a Českého rozhlasu, podle mě žádnou změnu nepotřebuje.

Ta definice je podle mě správná. Nemohla Česká televize zavírat oči, a taky je nezavírala, před tím, že existuje nějaké iVysílání, proto přizpůsobit formáty a podobně. Otázka číslo 13 je otázka financování veřejnoprávních médií. To je otázka velmi vážná. A pokud tady někdo z mých předřečníků zmiňoval, že deset let asi paní kolegyně Pokorná Jermanová, myslím že deset let se nepřistoupilo k žádným novelám, které by měly řešit cokoli z veřejnoprávních médií, zejména ne co se týká financování, tak mohu jenom pokrčit rameny.

A my jsme se k tomu odhodlali, zavázali jsme se k tomu v rámci našeho programového prohlášení a teď tu fakt obtížnou debatu vedeme. Protože já jsem přesvědčen o tom, že není cestou jenom nějaké prosté zvýšení koncesionářských poplatků, jeli vůbec cestou zvýšení koncesionářských poplatků.

Co určitě nechceme udělat a co chci tady vyloučit už při této příležitosti, je opuštění principu koncesionářských poplatků. Jsou evropské země, které v současné době k tomu přicházejí.

Otázka číslo 14 zněla, zda má tato novela vést k větší transparentnosti v hospodaření České televize. Já jsem obecně přesvědčený o tom, že silné mediální rady, v případě České televize rozšířené, s dobrými podmínkami pro svou práci a s dozorčími komisemi, které pro tento účel volí, jsou dobrými nástroji pro kontrolování transparentnosti veřejnoprávních médií.

Tady je jedna z mála věcí našeho programového prohlášení v oblasti kultury, kde si nejsem zcela jist, zda se nám to do konce funkčního období podaří, protože se jedná o novelu ústavy, což je vždy velmi komplikovaná záležitost, ale máme v plánu to udělat.

Tak věřím, že i k tomuto dospějeme.

Já jsem přesvědčený o tom, že jsou věci, které se ve fungování veřejnoprávních médií musejí změnit.

Ale řekl bych, že Česká televize v problémech není.

Potřebujeme vyřešit financování, je zapotřebí se zabývat několika dalšími věcmi, ale jinak Česká televize funguje velice dobře.